Ale starostové se velmi silně ozývají. A myslím si i to, že až po projednání tady ve Sněmovně nebo těsně předtím bylo jednání na Úřadu vlády, kde jasně Svaz řekl, že s tím nesouhlasí, a přesto se to tady protlačilo. Tak si myslím, že je to vůči tomu, co ti starostové dělají, velmi, velmi nefér, a myslím si, že se určitě dal dohodnout třeba nějaký nižší koeficient, ale že určitě ta nula není vůči těm starostům v žádném případě férová. Děkuji vám. Také děkuji. Žádnou další přihlášku z místa už nevidím a v tom případě končím obecnou rozpravu. Pane ministře? Není tomu tak. Já tedy otevírám podrobnou rozpravu. Jako první je přihlášený pan poslanec Tomáš Müller, pak pan poslanec Ivan Adamec a další. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu 1642.